Maďarsko si vyhrazuje právo přijmout či zachovat jakékoliv opatření, pokud jde o poskytování služeb zpravodajských a tiskových agentur.

Mimo jiné třeba tím, že ty, co jsou tvrdě protimaďarské, prostě řeknou na shledanou. Ale jsou jediní snad, kteří na toto mysleli. Jak vnímáte ten problém mezinárodní smlouvy velké Evropské unie půl miliardy vůči malé Kanadě 36 milionů obyvatel? Proč to tam mají?

A já to budu citovat: Vláda může uplatňovat určité zvláštní pravomoci v podnicích působících v oblasti obrany a národní bezpečnosti a v některých činnostech strategického významu v oblasti energetiky, dopravy a komunikací. To se týká všech právnických osob, které provozují činnosti považované za strategicky významné v oblasti obrany a národní bezpečnosti, nikoliv pouze privatizovaných společností. Hrozíli závažná újma pro zásadní zájmy obrany a národní bezpečnosti, má vláda zvláštní pravomoc a) ukládat zvláštní podmínky při nákupu akcií, vetovat přijetí usnesení týkajících se speciálních operací, jako jsou převody, fúze, rozdělení a změny činnosti, nebo zamítnout nabývání akcií, pokud se kupující snaží získat takový podíl na kapitálu, kterým by pravděpodobně ohrozil zájmy bezpečnosti a národní obrany. Jakékoliv usnesení a transakce, převody, fúze, rozdělení, změny činnosti a ukončení týkající se strategických aktiv v oblastech energetiky, dopravy, komunikace oznámí dotčená společnost Kanceláři předsedy vlády. Oznámí se především nabytí jakoukoliv fyzickou či právnickou osobou mimo EU, jenž této osobě poskytuje kontrolu na společnosti.

Nevědí něco víc, nebo jsou prozíravější než my?

Ptám se, proč to tam nemáme my třeba, kteří jsme docela velkým vývozcem, výrobcem těchto komodit, a rádi bychom uplatňovali zájmy a chtěli bychom třeba omezit vstup zahraničních podílníků do našeho zbrojního průmyslu z bezpečnostních důvodů třeba. Nebudeme moci.

Italové si to tam dali. A nevěří Evropské unii, že to ošetří nějak jinak.

Tady budu mířit možná ke kolegům z levice, kteří podporují tuto smlouvu. Veřejná autobusová doprava.

Jinými slovy, drahé kolegyně a kolegové, pokud bychom v rámci podpory pracovní dostupnosti, mobility pracovních sil a dalších záležitostí chtěli zákonem umožnit určité skupině, sociální skupině výhodu dopravy v rámci závazku veřejné služby, tak CETA nám v tom zabrání. Proto si to tam ta Malta dala, aby to mohla poskytovat i nadále, aby mohla tuto službu poskytovat. My to tam nemáme. A já se bojím, že veškeré smlouvy a tyto věci mířící k řekněme úpravám nebo zkrocení volného trhu ve prospěch nějaké činnosti, a těch nápadů si jistě vzpomenete desítky, které by stály za to v rámci regulace popřípadě umožnění zvýhodnění na volném trhu učinit, nebudou moci.